Já vám také děkuji.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jeroným Tejc, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Budu velice stručný.

Částečně o nich hovořil už můj předřečník. Jeden z nich a ten nejrozsáhlejší pozměňovací návrh se dotýká poskytování právních služeb. Dnes je tato věc řešena pouze trestním zákonem, tzn. pokud někdo poskytuje právní služby v rozporu se zákonem soustavně a za úplatu, tak se dopouští neoprávněného podnikání jako trestného činu. My se domníváme, že tato věc by měla být řešena spíše přestupkovým právem. To znamená, zavádí se nový přestupek. V této věci ale bude legitimována příslušná komora, rozhodovat o této věci bude Ministerstvo spravedlnosti, což považujeme za řešení systémové. Byly částečně upraveny i návrhy, které zde zazněly při tom úvodním podání před několika měsíci.

Po debatě, která byla v ústavněprávním výboru, je to nakonec číslo pět. Tedy nebude návrh tak přísný, jak se původně předpokládalo, a upravila se také na základě připomínek řady studentů a advokátních koncipientů alespoň částečně i otázka zkoušek.

Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím, pane ministře. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že to je poslanecký návrh, ale dost úzce se nás týká, tak považuji za vhodné se vyjádřit jak k návrhu, tak k jeho dosavadnímu projednávání. My ten návrh podporujeme.

Nyní je řádně přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

Prostřednictvím tohoto poslaneckého návrhu naplníme ten slib konkrétním činem, a jsem velmi ráda. Na tomto místě také chci poděkovat předkladatelům novely zákona o advokacii, kde je dlužno ještě jako advokátka, byť s přerušenou činností, musím říci, že jsem sledovala osud této novely, a ona opravdu vznikala několik let že souhlasili s tím, abychom v této fázi, relativně pokročilé, ve druhém čtení, tam načetli, a doufám, že to i podpoří, ten poslanecký pozměňovací návrh, kterým bezplatnou právní pomoc inkorporujeme do našeho právního řádu. Konkrétně největší diskuse a spor se vedly ohledně rozsahu té bezplatné právní pomoci, kterou hradí stát, a nakonec bylo zvoleno, řekněme, takové nechci říci přímo minimalistické řešení, ale užší pojetí té pomoci v paragrafu 23 odst. Nakonec to znění vypadá asi takto: Pokud je advokát určen k poskytnutí právní služby a hradí ji stát, tak bude spočívat v zastoupení v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem. Pak tu odměnu hradí stát. V té ostatní, tzv. zbytkové agendě to bude i nadále záležitostí komory.

To pro vysvětlenou.

Prosím vás o podporu toho pozměňovacího návrhu, který uvádí náš právní řád do souladu s tím, co by v každém civilizovaném právním státě mělo být. Solidarita s těmi sociálně nejslabšími a poskytnutí a garance státní pomoci k jejich kvalifikovanému právnímu zastupování.

Prosím, paní poslankyně. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, asi víme všichni, že právo na spravedlnost je garantované Ústavou.

Každý z nich má Ústavou garantované právo na spravedlnost.

A poslední věta na závěr. Nedostatek toho pocitu, že se domůžeme svého práva nezapomeňte na to, že jsme kdysi zvedali ruku pro vstup do Evropské unie.

Děkuji za pozornost. Jasně, máte ještě skoro 40 sekund.